Já jsem v úvodu nepřečetl omluvy.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, o změně pořadu této schůze. Nejprve je zde návrh pana předsedy Bartoška na zařazení nového bodu s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k cestě Jana Hamáčka do Moskvy. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 95, přihlášeno je 103 poslanců, pro 36, proti 9. Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Lipavský navrhuje zařadit nový bod Informace vlády o diplomacii vůči Ruské federaci. Zařazení nového bodu. Kdo je pro?

Tento návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Valachová navrhuje zařazení nového bodu Informace maturity a závěrečné zkoušky 2021. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento bod? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dneska, dneska. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat, což je dobře.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro?

Teď tedy návrh pana předsedy Faltýnka na technickou změnu, na změnu pořadí.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Jestli je to vše v tuto chvíli, tak budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

Poslanecká sněmovna díky hlasování hnutí ANO, sociální demokracie, komunistické strany a SPD dnes rezignovala na svoji kontrolní funkci směrem k vládě. Bylo zcela legitimní po ministru Hamáčkovi požadovat, abychom měli potřebné informace, adekvátní informace, abychom věděli, s kým se stýká a o čem jedná.